Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Budeme hlasovat o druhém usnesení dle sněmovního tisku 229/1, a to bude o tom, že Poslanecká sněmovna žádá vládu a poprosím pana zpravodaje, o co žádá.

Pardon, pane poslanče, je hlasování. Protože tady nastal chaos, poprosím pana zpravodaje, aby znovu přečetl návrh usnesení, v čem Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby každý poslanec věděl, o čem hlasuje a o kterou republiku se jedná. Děkuji.

Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení, jak je přednesl pan zpravodaj. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

Dobré dopoledne.